Děkuji, paní místopředsedkyně.

Na ty, kteří mají přednostní právo a mohou potom reagovat na tu závěrečnou řeč, a na nás obyčejné poslance bez přednostního práva, kteří už potom reagovat nemohou.

Takže já bych vás, pane ministře, poprosil, že si nemáme rozdělovat poslance do dvou kategorií a mají mít možnost reagovat i v rámci rozpravy, tak prosím, reagujte v rámci rozpravy, ne po jejím skončení. Děkuji.

A prosím, pan ministr. Já jenom krátce na pana kolegu Nachera. My jsme ale přece ve třetím čtení. Prosím, najděte si stenozáznam, já jsem v rámci projednávání druhého čtení chodil k mikrofonu a reagoval jsem. Tento načtený pozměňovací návrh už jsem komentoval v rámci druhého čtení. A moje argumentace se od té doby ani o kousek nezměnila. Proto považuji za zcela legitimní se v rámci závěrečného slova vyslovit v rámci rekapitulace svých postojů k jednotlivým pozměňovacím návrhům, samozřejmě i k tomuto. Ale ta argumentace už tady padla. Já bych se opakoval. A je zcela prokazatelné, že v rámci druhého čtení při načítání pozměňovacích návrhů jsem se diskuse velmi aktivně účastnil. A jsem skutečně připraven ty nejdůležitější danosti v rámci svého závěrečného slova zmínit. Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Ožanová. Děkuji, vážená paní předsedající.

K tomu jste se opravdu třeba v druhém čtení ani stihnout vyjádřit nemohl. A domnívám se, že byste neměl mít strach paní Peštové odpovědět, paní kolegyni poslankyni Peštové, prostřednictvím paní předsedající. Anebo máte strach s námi komunikovat a diskutovat? Demokracie je o diskusi. Já se domnívám, že by bylo správné, a možná byste se mohl povznést nad jiné věci a pokusit se vést tuto diskusi.

Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo. Myslím si, že odpověď je na to jednoduchá.

A tečka a je to.

Ale prostě ta otázka tam zůstala. To znamená, do konce června to bude hotovo. Tak já chci vědět, v čem spočívá nebo jaký je transformační plán. Nic víc, nic míň. A jestliže ho nemáte, no tak potom je to něco jiného. Potom tady mlčte!

Prosím. Já děkuji za slovo. Já bych chtěla znovu připomenout, že my tady v tuto chvíli projednáváme novelu zákona o státním podniku, kterou tady předkládá pan ministr vnitra především z důvodu toho, že potřebuje navýšit základní jmění České pošty.

A já se ptám, kde vezme ty finanční prostředky? Já si myslím, že jsou to velmi důležité otázky. A my si tady předložíme pozměňovací návrh, aby o tom tedy nerozhodovala vláda, protože my pak dáme návrhem toho zákona bianko šek vládě, která pak bude navyšovat základní jmění všech státních podniků, přicházíme podle mého názoru s racionálním řešením, aby o tom tedy rozhodovala Poslanecká sněmovna, aby Poslanecká sněmovna věděla, kam konkrétní ty finanční prostředky půjdou. Tak podpořte náš pozměňovací návrh! Já si myslím, že ten pozměňovací návrh je vůči České poště a všem ostatním, pokud to někdy nastane, státním podnikům, velmi férový. Takže pane ministře, já jsem vám tady dala konkrétní otázky a myslím si, že vy jste předkladatelem toho zákona a že byste na ty otázky měl odpovídat. Pan ministr se hlásí s přednostním právem.

Děkuji, vážená paní předsedající.

Pane ministře, mohl jste tam být. Místo toho, aby řádně plnili svoji funkci náměstci, které jste si takto prosadili, posíláte tam vrchní ředitele sekcí. Ano, jedná se o bývalé náměstky. Tak zvažte, kolegové, kolegyně, proč na výbory posíláte úředníky a nikoliv politickou reprezentaci, která by řádně mohla odpovědět na tyto dotazy? Je to vaše zodpovědnost. Vy ji úplně dobře neznáte, a proto je tam posíláte?

A nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr. Tady se odehrává přesně to, čeho jsem se bál. To znamená, že ta debata se odchyluje jiným než věcným směrem. Ale dobrá. Já řeknu několik velmi konkrétních věcí. Transformační plán je v eKLEPu.

Za druhé. Tak jak jsem slíbil, tento materiál půjde k projednání tam, kam patří, to znamená do výboru pro veřejnou správu. Samozřejmě že přijdu já osobně ten materiál spolu s ředitelem Pošty, pokud bude pozván, obhajovat. Je to zcela přirozené a není na tom vůbec nic zvláštního. Tentokrát bych jenom nepřipouštěl úplně účelové zařazení tématu Česká pošta na bezpečnostní výbor, jak se stalo minule, a podobně. A ano, transformační plán projde projednáním na výboru pro veřejnou správu. Každopádně se bude hledat ten nejlepší termín, pravděpodobně už se to teď asi nestihne do poslaneckých prázdnin, pokud ano, já jsem k té diskusi připraven, tenhle proces už úplně neovlivňuji. K pozměňovacímu návrhu paní kolegyně ještě jednou. Ale znovu říkám opakuji se. Jednalo by se o neorganický zásah moci zákonodárné do nakládání se státním majetkem.